Takže ten politickopodnikatelský projekt je právě hnutí STAN.

Takže my jsme nikdy nehlasovali proti. Jestli my si pamatujeme, tak naší prioritou v závěru volebního období byl zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými.

Ale my jsme potom měli prioritu, když jsme si měli vybrat, co z toho, to ukončování zneužívání nepřizpůsobivými, protože by to přineslo do státní pokladny půl miliardy až miliardu korun, a naopak to jste nám vy všichni ostatní zamítli tady.

Je to přesně naopak.

No, když řeknu úplně na závěr tedy, protože já v podstatě si myslím, že je to jasné, že se tady nic nedozvíme, tak já jsem tady dal tři dotazy a na dva z nich jsem nedostal odpověď.

Tím pádem si to tady nemůžeme zkontrolovat, protože pan Vít

To je velmi důležitá pointa a stále na tuto otázku neslyšíme odpověď.

Prostě se k tomu neumíte postavit čelem a je to bohužel smutné.

Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Vystupuji podruhé a dovolím si reagovat na některé výroky a tvrzení, které tady do současné chvíle zazněly. Na úvod bych chtěla říct, že moje vystoupení bylo velmi slušné a velmi korektní.

My všichni poslanci v minulém funkčním období? A schvalovali jsme ho s dobrým úmyslem pomoci těm obcím. A kdo schválil tenhle zákon na vládě?

Nikdo jiný předtím to neudělal. Oni to vyřešili. Ale oni to vyřešili s dobrým úmyslem a myslím si, že je zájmem nás všech poslanců, aby ty finanční prostředky dostaly ty obce, dostali ti občané a šly na rozvoj těch obcí, a ne aby ty finanční prostředky šly někomu, který v uvozovkách určil asi i tu částku.

A pak si řekl z této částky provizi. Chci říct, že my jako hnutí ANO jedna naše kolegyně poslankyně si požádala podle zákona 106 u všech těch pěti dotčených obcí, jestli bychom mohli obdržet podklady, na základě kterých se ta provize panu Polčákovi schvalovala. Odepsala nám pouze jedna, která nám již tu smlouvu poslala.

To je přílohou té smlouvy, kterou měla schvalovat ta zastupitelstva. Co je v té příloze?